A co je na tom nelegálního?

Absurdní! Takže pan vyšetřovatel má dopředu jasno. On žádost asi skládal, už má připravené obvinění a asi to špatně poskládal. Já se jenom ptám, co je na tom nelegálního, když v rámci akciové společnosti si akcionáři prodají akcie. Fakt tomu nerozumím.

To moje rodina nemohla podnikat a vlastnit akcie na majitele?

Takže všechno bylo podle zákona a akciová společnost Farma Čapí hnízdo nebyla žádná zvláštní výjimka. Rodina tehdy nechtěla, aby se vědělo, že firmu vlastní ona. A to, co se děje dnes, ta odpudivá mediální štvanice na moji rodinu, ženu a děti jim s odstupem doby dává za pravdu. Poskytovatel dotace ROP Střední Čechy věděl, že o příspěvek žádá společnost s akciemi na majitele. Bylo to zcela legální a v té době obvyklé a poskytovatel bližší údaje o vlastnické struktuře nevyžadoval. Já se ptám: Jaké byly zatajené informace? Vůči komu?

To snad nikdo nemůže uvěřit, že bych tak složitý postup, jak popisuje policie, vymyslel proto, abych sebe schoval za svou rodinu a svoje blízké. Absurdní! I kdybych pominul absurdní policejní konstrukce okolo mé rodiny, tak se musím samozřejmě ptát, proč policie nepočkala, jak je to obvyklé, na ukončení prověřování OLAFem. Mimochodem zahájené opět na základě anonymního trestního oznámení.

Vůbec nezdržovala.

Jenom zopakuji. Já se ptám: Co všechny ty kontroly, které byly na Farmě Čapí hnízdo v minulosti ohledně dotačního projektu?

Jenom chci říct, že v této kauze nebyla žádná korupce. Nikdo těch 50 milionů neulil někde v Panamě. Nikdo z toho neměl žádný zisk, žádný profit. Nebyla tam korupce.

Farma normálně funguje, dává práci 68 lidem. Do českých rozpočtů odvedla 58 milionů korun a hlavně ročně ji navštíví téměř 40 tisíc návštěvníků včetně spousty dětí.

Já bych se chtěl skutečně striktně ohradit, že je to nějaké rodinné hnízdo nebo moje chata nebo něco podobného. Farma je otevřena pro všechny a její služby může každý využívat. Podnik to zejména v důsledku hospodářské krize nakonec ekonomicky neustál.

Zásadně odmítám! Ano, farma měla zásadní ekonomické problémy. My jsme se museli rozhodnout, jestli projekt mé rodiny nechám zkrachovat, nebo ho finančně zachráním. A nebylo to lehké rozhodování.

Já myslím, že je to celkem pochopitelné. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, teď jsem vám řekl v podstatě podruhé, o co šlo v případě Farmy Čapí hnízdo. Je vám pořád namlouváno, že někdo zpronevěřil dotaci 50 milionů. Není to pravda.

Já se ptám, jak byla zneužita dotace? Vidím tam úplně jinou věc. Vidím volby. Za 45 dní jsou volby.

Babiš nebude ve vládě. To je ten hlavní důvod. Ty volby. Ty zásadní volby pro osud naší země.

Mluvím o skupině vzájemně propojených, zkorumpovaných penězi a mocí opilých lidí, kteří si vzali za rukojmí naši zemi a její občany. Tito lidé roky obelhávali veřejnost. Pokud bych měl vyjmenovat od revoluce všechny kauzy, rozkrádání majetku občanů a tunely, byli bychom tady celý den. Ale já bych chtěl říct jenom jeden příklad za všechny. A ten se týká našeho současného premiéra. To je podvod!